Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.